Taková tabulka již vznikla. Ministerstvo vnitra tento materiál připravuje a chystá se s ním jít do vlády. V rámci zřejmě meziresortního připomínkového řízení vydalo Ministerstvo financí materiál, kde stanoví zásadní připomínku k návrhu ministra vnitra o navýšení tarifních platů příslušníků bezpečnostních sborů o 10 procent s datem od 1. července 2017 s ohledem na nezajištěný rozpočtový dopad, který je předpokladem vyčíslen na 1,738 mld. korun v pololetní výši, tedy na rok 2017, a následně necelé 3,5 mld. korun na roky následující. Ministerstvo financí ve své zásadní připomínce dále popisuje, jak bylo příslušníkům bezpečnostních sborů procento po procentu navraceno to, co jim bylo odebráno předchozí vládou pana Nečase.

Pokud někdo v pozici premiéra České republiky, někdo v pozici ministra vnitra České republiky veřejně něco prohlásí, měl by si za tím stát a měl by také být připraven nést případnou odpovědnost, když to nebude schopen prosadit.

Máme zde skupinu lidí, kteří jsou ochotni nasadit za nás, za většinovou společnost, svůj život a zdraví, kdykoliv, v kteroukoliv denní i noční dobu, a dokazují to při každodenním plnění své práce. My jsme zákonodárci a měli bychom jasně dokázat, že příslušníky našich bezpečnostních sborů chceme náležitě ohodnotit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že vám bezpečnost nejen vaše, ale především vašich dětí, blízkých a příbuzných není lhostejná a tento návrh podpoříte. Dáme tím jasný signál všem příslušníkům, že si jejich práce vážíme. Děkuji za vaši pozornost a podporu. Připraví se pan předseda Mihola. Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení sněmovního tisku 781. Tento návrh byl předložen v dubnu loňského roku. Vláda se k němu vyjádřila, máme k němu i vyjádření Parlamentního institutu. Je kompatibilní s právem Evropské unie.

Tento areál je zpochybňován některými nároky.

Pevné zařazení navrhuji jako první bod zítřejšího odpoledního jednání po již pevně zařazených bodech, to znamená buď jako třetí bod, protože ty už jsou zařazeny, nebo podle hlasování jako další bod, který projde. Myslím si, že nám první čtení nezabere dlouhou dobu a že bychom mohli zvládnout v relativně krátkém čase projednat tento návrh, který je potřebný a důležitý pro další fungování. Prosím pana předsedu Miholu. Po něm pan poslanec Petrů. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové.